Děkuji, pane místopředsedo.

Opravdu, ten návrh v předložené podobě teď postrádá smysl, i když jsou tam některé prvky, které bychom samozřejmě uvítali. Já doufám, že si připraví nový návrh, který už bude reflektovat aktualizované právní předpisy, jak tady také řekl.

Jde o sněmovní tisk 152. Jelikož navrhovatel navrhl ten bod stáhnout, tak já si myslím, že to jenom vezmeme na vědomí a v podstatě nemá smysl to dál projednávat.

Jedná se o bod, který byl také přerušen.